Sve vas srdačno pozdravljam i čestitam na izboru za zastupnice i zastupnike u Hrvatski sabor.

Gospođe i gospodo na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1. a u svezi s odredbom članka 74. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske te članka 5. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor predsjednica republike donijela je odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji su održani u nedjelju 11. rujna 2016.

Državno izborno povjerenstvo 26. rujna 2016. godine objavilo je službeno rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izvješćujem vas da je prema izvješću Državnog izbornog povjerenstva 26. rujna 2016. godine u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik, odnosno zastupnica. Prema evidencijskim listićima dosada je evidentirana nazočnost 145 zastupnica i zastupnika. Poštovane gospođe i gospodo dozvolite mi da vam se kao dosadašnji predsjednik Sabora, a to je nekad dobar običaj obratim sa nekoliko riječi. Poštovane gospođe i gospodo sada mi dopustite da kažem nekoliko riječi vezane uz sve ono što se zbivalo u zadnje vrijeme tijekom 8. saziva Hrvatskog sabora. Prije nego što krenemo na dnevni red sjednice želim iskoristiti ovaj svečani trenutak demokracije kako bih se kratko osvrnuo na rad upravo tog 8. saziva Hrvatskog sabora. Razdoblje u kojem sam imao čast predsjedati u ovom visokom domu bilo je turbulentno i u političkom smislu značajno različito od prethodnih razdoblja. Trajalo je niti pola godine i bilo je obilježeno mnogim lutanjima u politici iako je trenutak bio takav da se tražila jasna vizija i jedinstvo te zajedništvo kojem nažalost nismo svjedočili. Na mnogo toga što smo u tom kratkom vremenu učinili sam ponosan, no istodobno sam duboko svjestan da smo mogli i morali učiniti mnogo više i za mnogo toga mi je žao što smo propustili učiniti. Naime, Sabor kako vrhovno tijelo parlamentarne demokracije suodgovoran je za sve ono dobro što se događalo ne samo u ovih 6 mjeseci, već i u cijeloj kratkoj četvrtstoljetnoj povijesti Hrvatske, ali i za ono što nije bilo baš tako dobro odnosno što se moglo, što je moglo i trebalo biti bolje. Ustrajnost demokratski izbranog višestranačkog Sabora u obrani hrvatskog suvereniteta i identiteta koja je okrunjena proglašenjem Božićnog ustava i donošenjem odluka kojima je Hrvatska pod vodstvom svog prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana konačno ostvarila i punu neovisnost i samostalnost obranjenu životima 15 000 njenih građana u srbočetničkoj agresiji, nadajmo se i posljednjem nasrtaju na hrvatski suverenitet i nacionalni identitet treba biti uzor parlamentarne demokracije. Priznajmo sami sebi da to u posljednjem razdoblju nismo uvijek bili. Upravo zbog svih onih koji su dali svoje živote za Hrvatsku i koje nikada ne smijemo zaboraviti moramo biti kao što je svojedobno rekao Abraham Lincoln „Prema nikome zluradi i prema svima milosrdni.“ Nije to međutim uvijek lako, ali moramo biti takvi ponajprije zbog sebe i svojih potomaka. Mnoge diskusije su se u prošlom sazivu Sabora umjesto o gospodarstvu, investicijama, demografskoj obnovi i pronatalitetnoj politici, nezaposlenosti i ostalim ključnim i životnim pitanjima koja muče hrvatske građane vodile o događajima od prije 70 ili 75 godina a da pri tom ništa konkretnoga nije učinjeno barem na pokušaju rasvjetljavanja primjerice zločina koji su se dogodili nakon završetka 2. svjetskog rata. Kada je već zato očito nije bilo prave političke volje a nema se dojam niti da će ubrzo biti, nadam se da će se ovaj sastav Sabora voditi riječima Adolfa Suareza španjolskog premijera koji je proveo tranziciju te zemlje iz diktature frankizma u parlamentarnu demokraciju, citiram „Za stvaranje demokracije važno je ostaviti na miru pepeo prošlosti i okrenuti se zidanju temelja budućnost.“ I mi to moramo učiniti ne samo zbog sebe već još više zbog svojih potomaka. Zbog svojih potomaka moramo i dalje razvijati parlamentarnu demokraciju. Jer samo u pravoj istinskoj demokraciji i poštivanju osobne slobode svakog pojedinca da misli i kaže sve što želi i u što vjeruje ako to ne ugrožava drugog pojedinca. Naša domovina može ostvariti sve svoje snove, snove niza generacija koje su zamišljale život u slobodnoj neovisnoj Hrvatskoj, snove poput onoga kojeg je izrekao Eugen Kumičić u čast sedamdesetog rođendana doktora Ante Starčevića, citiram „Krasna zemlja u kojoj živimo i more, cijele njezine obale i mi svi ovdje i mi svi ostali Hrvati i naš milozvučni i sjajni stari uvijek mladi hrvatski jezik, i to je naša domovina. Sva naša prošlost, sadašnjost i budućnost, svi naši umnici i junaci, mrtvi i živi i oni koji će se roditi od hrvatske majke i to je naša domovina.“ Za tu domovinu ništa nije i ne smije biti teško učiniti, ni jedna žrtva ne može biti prevelika. Za tu i takvu domovinu moramo biti bolji, uspješniji, pošteniji, tolerantniji jedni prema drugima, moramo svim silama nastojati postići konsenzus oko dugoročnih i strateških pitanja važnih za opstanaka Hrvatske kao države i nacije. No, u kratkom razdoblju od nepunih pola godine tijekom 8. saziva Sabora učinjene su i neke dobre stvari. Ponosan sam što smo uspjeli vratiti pokroviteljstvo obilježavanja stradanja nevinih hrvatski žrtava u Bleiburgu i time konačno prekinuti podjelu nevinih žrtava na naše i vaše od kojih su jedne očito bile smatrane vrjednijim od drugih, odnosno prekinuti ignoriranje europskih i općecivilizacijskih i standarda o podjednakoj osudi svih totalitarnih režima pa tako i komunističkog i činjenicu da je zločin uvijek zločin i samo obični zločin bez obzira na to kojom se ideološkom krinkom pokušao prekriti. Ponosan sam što je obilježavanje proboja zatočenika iz koncentracijskog logora Jasenovac u spomen na sve stradale i zločine koji su se dogodili u tom logoru ove godine nije bilo ispolitizirano niti političkim govorima, niti neprimjerenim ponašanjem zlorabljeno u svrhu bilo koje političke opcije, već je to učinjeno s dostojanstvom koje priliči takvom događaju Ponosan sam što smo prvi put ove godine u Hrvatskom saboru obilježili Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Naime, odlukom da se taj dan u Hrvatskoj proglasi spomendanom Sabor je loš u lipnju 2011. godine donijevši Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarno komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. do 1990. godine izrazio svoju jasnu osudu ne samo nacističkih i fašističkih već i komunističkih zločina, ali nikada prije taj spomendan nije bio obilježen u Hrvatskom saboru. Nadam se da će se ubuduće redovito obilježavati. Ponosan sam što smo u Saboru obilježili 100. obljetnicu službenog, pravnog i institucionalnog priznanja islama u Hrvatskoj. Isticanje da su muslimani u Hrvatskoj javnosti prepoznati i cijenjeni kao autohtoni potpuno integrirani, tolerantni ljudi i sastavni dio hrvatskog života i kulture koji su mnogi od njih bitno pridonijeli, osobito je važno u ovo vrijeme porasta vjerske netrpeljivosti u mnogim dijelovima svijeta, pa i nekima nama vrlo blizim, uključujući i neke europske zemlje, posebice pod utjecajem migrantske krize. Upravo je stoga važno da model odnosa u Hrvatskoj između države Islamske zajednice ponudimo kao primjer i rješenje za mnoge zemlje koje danas imaju problema u odnosima između države Islamske zajednice kako one neislamske zemlje s islamskim stanovništvom tako i one islamske sa svojim građanima neislamskim vjeroispovijesti. Ponosan sam i na to što je Sabor barem dijelom svojim odlukama sudjelovao u početku gospodarskog oporavka Hrvatske kojim zorno svjedočimo jer je nakon više godina smanjivanja BDP porastao, a razina javnog duga smanjena za oko 5 milijardi kuna. Nerijetko sam se pitao slušajući poneke rasprave u Saboru, želimo li mi kao društvo uistinu prosperitet, socijalnu pravdu, zaštitu potrebitih i nemoćnih, pravednost i meritokraciju ili nam sve to služi samo kao zgodne uzrečice u trenucima kada nam zatrebaju, a trebali bismo upravo takvo željeti i nastojati ostvariti. Trebali bismo ostvariti ono što je savjetovao još davno otac hrvatske književnosti Marko Marulić, „Održavajte sabore, o stvarima općima se savjetujte, po redu, zakonu, po pravdi, iskreno početno odlučujte. Nikakva strast i mržnja nek dušu vam ne mori i nepristrano osluhujte savjete ća narod vam ih zbori“ Kad bismo se uvijek toga držali uvjeren sam da bi ovaj Sabor bio više cijenjen među građanima koje predstavlja. U svom radu zastupnici trebaju biti i proaktivni i hrabri i uvijek se prisjećati stihova Dantea Alighieria da su „najmračnija mjesta pakla rezervirana za one koji zadrže svoju neutralnost u kriznim vremenima“ A sada su upravo takva vremena i ona traže jasan odgovarajući politički odgovor. Da bismo to ostvarili parafrazirat ću Charlesa Pickeringa koji je rekao „Zdrava demokracija zahtjeva časno društvo“ Trebali bismo biti časni, velikodušni, tolerantni i puni međusobnog uvažavanja. Čast, čestitost, poštenje, odricanje od sitnih osobnih ili skupnih interesa osobito političara i državnika, jedino mogu ovu zemlju pokrenuti u pravom smjeru. Duboko sam uvjeren da će se to dogoditi. I ja ću osobno uložiti sve svoje sposobnosti i napore da pomognem budućem predsjedniku Hrvatskog sabora i cijelom ovom Visokom domu, budućem premijeru i hrvatskoj Vladi da to zajedno ostvarimo, a nadam se da će to učiniti i svi ostali zastupnici. U tom nastojanju čuvao vas sve dragi Bog, čuvao ovaj Hrvatski sabor, čuvao sve zastupnike i zastupnice, Hrvatice i Hrvate, sve hrvatske građanke i građane i jedinu nam i vječnu Hrvatsku. [[Pljesak]] Nakon ovih riječi koje sam imao potrebu izreći poštovane gospođe i gospodo, da bi Hrvatski sabor bio konstituiran sukladno članku 74. Ustava RH i članku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora uz nazočnost većine zastupnika, potrebno je pristupiti izboru predsjednika Hrvatskog sabora. Člankom 5. Poslovnika Hrvatskog sabora utvrđeno je da pravo podnošenja prijedloga na Konstituirajućoj sjednici za izbor predsjednika Hrvatskog sabora ima najmanje jedna trećina zastupnika Hrvatskog sabora. Za izbor predsjednika Sabora podnesen je jedan prijedlog. Na temelju članka 5. Poslovnika Hrvatskog sabora za predsjednika Hrvatskog sabora predložen je zastupnik gospodin Božo Petrov. Želi li netko od predlagatelja obrazložiti prijedlog? Izvolite. Izvolite.

Božo Petrov, specijalist je psihijatar koji je rođen 16. listopada 1979. godine u Metkoviću, oženjen je i otac troje djece. Završio je Osnovnu školu Stjepan Radić u Metkoviću, nakon toga Srednju školu Franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti, završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, znanstveni poslijediplomski studij Medicinska skrb i javno zdravstvo i specijalizaciju iz psihijatrije za Kliničku bolnicu Mostar. 2005. izabran je za asistenta na predmetu Medicinska informatika i znanstvena metodologija, 2009. stekao je titulu magistra znanosti u grani Medicinske edukacije i psihologije, 2010. položio je specijalistički ispit i stekao zvanje specijaliste psihijatra. Pri završetku je doktorskog studija iz biomedicine i grane psihološke medicine i pred obranom doktorata. Asistent na predmetu medicinska informatika i znanstvena metodologija, stručni suradnik na Medicinskom fakultetu iz područja medicinske informatike i biostatistike i do 2013. radio je kao specijalist psihijatar na odjelu akutne psihijatrije Kliničke bolnice Mostar.

Pozivam vas da podržite ovaj prijedlog, prijedlog Bože Petrova za predsjednika Hrvatskog, izaberete Božu Petrova za predsjednika Hrvatskoga sabora. Nitko se ne javlja. Prije nego što glasujemo, izvještavam vas da je izbor predsjednika Hrvatskoga sabora potrebna većina glasova nazočnih zastupnika. Prije glasovanja moramo naravno provjeriti kvorum, pa vas molim da se uključite.

Konstatiram da je 139 zastupnika ovdje, prema tome imamo kvorum. Utvrđujem da imamo kvorum i da možemo pravovaljano odlučivati. Dajem na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Hrvatskoga sabora izabere zastupnik gospodin Božo Petrov.

Glasovanje je završeno. Dakle od ukupno 145 prisutnih 132 je glasovalo za, 12 suzdržanih, 1 protiv. Utvrđujem da je time gospodin Božo Petrov izabran za predsjednika Hrvatskoga sabora. [[Pljesak.]] Objavljujem da je na temelju odluke predsjednice Republike Hrvatske o sazivu Hrvatskoga sabora na prvo zasjedanje utvrđenog broja nazočnih zastupnika i izborom predsjednika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor konstituiran.

Izvolite gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani visoki uzvanici, drage kolegice i kolege zastupnici, cijenjene gospođe i gospodo. U svečanoj prigodi konstituiranja 9. saziva Hrvatskoga sabora želim prije svega najsrdačnije zahvaliti na izboru za predsjednika najvažnije državne institucije koja je temelj demokracije u Hrvatskoj, nositelj nacionalnog suvereniteta i državnosti, te ustavnog, demokratskog poretka Hrvatske države. Cijenjene kolegice i kolege, vaše iskazano povjerenje moja je obveza da obnašanju ove visoke i važne dužnosti pristupim časno, savjesno i odgovorno. Saborske ću sjednice voditi objektivno, nepristrano i u skladu sa saborskom procedurom i rokovima koji su propisani Poslovnikom Hrvatskog sabora. Možete biti sigurni da ću pravodobno i ravnopravno uvrštavati sve vaše prijedloge zakona ili drugih akata na dnevni red plenarnih sjednica.

Budite uvjereni da ću se svesrdno zalagati dakako uz vašu pomoć, da Hrvatski sabor bude doista državni Parlament u punom smislu te riječi. Dakle i najviše predstavničko tijelo i najviša zakonodavna vlast i najviša demokratska institucija u Republici Hrvatskoj, a uz to i glavni jamac ostvarenja nacionalnih i državnih interesa, te zaštitnik temeljnih sloboda, ljudskih i manjinskih prava i svih drugih demokratskih vrijednosti. Gospođe i gospodo pred ovim sazivom Hrvatskog sabora i pred novom Vladom Republike Hrvatske stoje veliki zadaci i ozbiljni izazovi kao i opsežan i odgovoran zakonodavni rad. Izbori su pokazali demokratsku volju hrvatskog naroda i građana Republike Hrvatske, te potvrdili opredjeljenje birača da se napokon provedu bitne reforme koje će osigurati gospodarski rast i povećanje zaposlenosti i standarda, te zaustaviti iseljavanje i izumiranje nacije. To je moguće ostvariti samo u tolerantnoj atmosferi zajedničkog rada, međusobnog poštivanja, argumentiranih rasprava, konstruktivnih kritika, usklađivanja interesa svih političkih opcija i zrelog političkog odlučivanja uz odbacivanje netrpeljivosti, isključivosti i nepotrebnih podjela svake vrste. Vjerujem kako ćemo oko pitanja koja su od nacionalne važnosti postići konsenzus svih parlamentarnih stranaka kao što je to bilo u puno navrata u Visokom domu bez strateški promišljenih i odmjerenih političkih odluka, bez zakonodavnog okvira koji omogućuje kvalitetne provedive i trajne zakone, te bez poštivanja parlamentarne procedure donošenja zakona i drugih akata nije moguć niti demokratski ustroj zemlje, ni uređena pravna država, a niti ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva kao ni učinkovita i ekonomična javna uprava, ni solidarno društvo. Preuzimajući dužnosti predsjednika Hrvatskog sabora mogu vam jamčiti da ću se predano i odgovorno zalagati za nastavak razvoja demokratskih vrijednosti i procesa kao i za povratak povjerenja građana u rad zastupnika i Hrvatskog sabora. Mi zastupnici kao izabrani predstavnici naroda dužni smo prema svojem zastupničkom mandatu odnositi se kao prema svom radnome mjestu i to s odgovornošću svakog savjesnog čovjeka, a s obzirom na situaciju u kojoj se zemlja nalazi i puno više od toga. Mi smo prije svega izabrani da služimo narodu i svatko od nas trebao bi s ponosom i maksimalnom odgovornošću obavljati tu dužnost. Predložit ću sve potrebne korake da se osigura takvo ponašanje zastupnika primjerice donošenjem i primjenom Kodeksa ponašanja zastupnika u Hrvatskom saboru. To bi trebao biti naš zajednički cilj ako želimo opravdati povjerenje građana koje su nam dali na izborima. Naša je zadaća i daljnja nadogradnja Hrvatskog sabora kao temeljne komponente demokratske vlasti. Hrvatski sabor osim zakonodavne funkcije ima ulogu nadzora rada Vlade Republike Hrvatske i drugih institucija i nositelja javnih dužnosti koji za svoj rad odgovaraju Saboru. Hrvatski sabor nije Ustavom Republike Hrvatske određen kao nadzor izvršnoj vlasti da bi se otežao rad Vlade već kako bi se povećala razina odgovornosti najvišeg izvršnog tijela u državi. Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom Hrvatskog sabora predviđeni su razni instituti i mehanizmi za nadzor izvršne vlasti koji se do sada nisu dovoljno koristili ili je bila onemogućena njihova primjena, primjerice institut zastupničkih pitanja tijekom aktualnog prijepodneva kao važan instrument kontrole rada Vlade, rijetko je primjenjivan zbog nesazivanja novih saborskih sjednica. Kao predsjednik Sabora promijenit ću tu praksu. Zalagat ću se za jačanje uloge saborskih odbora koji trebaju imati ključnu ulogu i u zakonodavnom procesu i u procesu nadzora izvršne vlasti i provedbi zakona što je i propisano Poslovnikom Hrvatskog sabora, ali se nedostatno primjenjivalo. Saborska radna tijela svojim radom u redovitim i tematskim sjednicama mogu znatno ojačati poziciju Hrvatskog sabora i zbog toga ona trebaju povećati svoje sudjelovanje u stvaranju politika, procesa nadzora i jače zakonodavne aktivnosti. Isto tako zalagat ću se za proširenje i snaženje suradnje Hrvatskog sabora sa javnošću, sindikatima, gospodarstvenicima, organizacijama civilnog društva i medijima, a sve radi transparentnosti parlamentarnog rada i uvećanja njegovog kredibiliteta.

Dužnost nam je u okviru ovlasti koje ima Sabor zastupati hrvatske interese u odnosu na brojna aktualna pitanja kojima se Unija trenutačno bavi. Bilo bi također dobro o svakom takvom pitanju imati i jedinstveno hrvatsko stajalište. Smatram da osim redovitih međunarodnih aktivnosti Hrvatskog sabora postoji veliki dodatni prostor za promicanje hrvatskih vanjskopolitičkih interesa i na bilateralnom i na multilateralnom planu. Tu prije svega mislim na promicanje interesa hrvatskog gospodarstva u inozemstvu što je također jedna od uloga parlamentarne diplomacije koju ću kao predsjednik Sabora koristiti u svim bilateralnim i međunarodnim susretima. Na kraju želio bih istaknuti još dvije važne stvari, nacionalni parlamenti i nacionalna zakonodavna procedura još su uvijek unatoč kritikama najjače sredstvo nacionalne zakonodavne suverenosti. Premda su sve brojniji glasovi da je parlamentarna demokracija u krizi, nacionalni parlamenti u funkciji najviše zakonodavne vlasti još uvijek kreiraju zakonodavnu stvarnost svake zemlje. I na europskoj razini postoje instrumenti koji omogućuju parlamentima nadzor nad zakonodavnim procesima. Prema Lisabonskom sporazumu kao što je poznato ojačana je uloga nacionalnih parlamenata u tim procesima. Te činjenice trebamo u svom djelovanju uvijek imati na umu. Drage kolegice i kolege zastupnici uvjeren sam da ću opravdati povjerenje koje ste mi iskazali izborom za jedanaestog predsjednika Hrvatskog sabora, te vas molim da zajedničkim snagama, suradnjom i beskompromisnim radom u interesu naših građana i radi ostvarenja boljeg života i bolje budućnosti Hrvatske i svih njezinih građana ostvarimo sve zacrtane planove. Zahvaljujem na pozornosti.

gospodo zastupnici, u pozivu koji ste primili za ovu sjednicu temeljem članka 5. Poslovnika Hrvatskog sabora najavljeno je osim izbora članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva i mogućnost izbora potpredsjednika Sabora i radnih tijela. Stoga da bi Sabor mogao normalno funkcionirati predlažem slijedeći dnevni red nastavka konstituirajućeg djela sjednica. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima. Davanje prisege zastupnika. Izbor potpredsjednika Hrvatskog sabora. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju tajnika Hrvatskog sabora. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Hrvatskog sabora. Ima li tko od zastupnika prigovor na predloženi dnevni red? Ako nema prigovora utvrđujem da je dnevni red prihvaćen.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 133 prihvaćen prijedlog. Proglašavam da su u Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora izabrani za predsjednika Žarko Tušek, za članove Domagoj Hajduković, Ivan Klarin, Nada Turina-Đurić, Damir Felak, Josip Križanić, Tomislav Klarić i Miroslav Šimić. Čestitam predsjedniku i članovima Mandatno-imunitetnog povjerenstva na izboru i pozivam ih da odmah održe sjednicu i pripreme izvješće sukladno članku 6. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sjednica povjerenstva održat će se odmah u dvorani Stjepan Radić 133. Do izrade izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva određujem stanku u trajanju od 30 minuta. Zahvaljujem uzvanicima na nazočnosti na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora. Pozivam ih da nam se pridruže na domjenku u prigodi konstituiranja

imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima. Samo kratko, prije nego krenemo volio bih se uistinu zahvaliti gospodinu Reineru na svemu i na tome što je na ovakav način i odradio prošli saziv Hrvatskog sabora i na tome što smo na vrlo kvalitetan način i razmijenili funkcije. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora na prvoj sjednici održanoj 14. listopada 2016. godine razmotrilo je objavljanje konačne službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, Državnog izbornog povjerenstva RH od 26. rujna 2016. godine. Nakon što je Hrvatski sabor donio odluku o svom raspuštanju koja je stupila na snagu dana 15. srpnja 2016. godine, predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović donijela je odliku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji su provedeni 11. rujna 2016. godine. Državno izborno povjerenstvo RH podnijelo je predsjednici RH Kolindi Grabar Kitarović izvješće o provedenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor koje je protekom rokova za podnošenje žalbi postalo i konačno. Povjerenstvo je utvrdilo da je u Hrvatski sabor temeljem odredbi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik i to 140 zastupnika izabrano je sa lista u 10 izbornih jedinica temeljem odredbi članka 38. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Troje zastupnika izabrano je sa liste u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi članka 44. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

Povjerenstvo je utvrdilo da su zastupnici 8. saziva Hrvatskog sabora nakon odluke o raspuštanju Sabora u skladu sa odredbom članka 11. Poslovnika Hrvatskog sabora nastavili obnašati zastupnički mandata, te da im danom konstituiranja novog saziva prestaje zastupnički mandat. Istog dana prestaje zastupnicima prethodnog saziva Sabora članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora na koji ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika, a koje je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika, a toga dana prestaje i članstvo u radnim tijelima Sabora imenovanim članovima. Slijedom iznijetog povjerenstvo je temeljem članka 6. i 10.

Pod 2. Sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zbog nespojivosti zastupničke dužnosti sa istodobnim obnašanjem dužnosti navedenih u citiranom članku Povjerenstvo je utvrdilo da su se stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Stjepan Kožić, Matija Posavec, Predrag Štromar, Slaven Dobrović, Anton Kliman, Miro Kovač, Milan Bandić, Vlaho Orepić, Tomo Medved, Lovro Kuščević, Zlatko Hasanbegović, Ivo Žinić, Zdravko Marić, Oleg Butković, Darko Horvat, Tomislav Tolušić i Danijel Marušić. Pod 3. Povjerenstvo je utvrdilo da su se sukladno članku 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Nediljko Dujić, Vladimira Palfi, Ivana Maletić. Pod 4. U skladu sa člankom 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor izabranim zastupnicima koji su stavili mandat u mirovanje određeni su zamjenici: Pod 1. Mladen Mađer zamjenik zastupnika kandidiran u 2. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijal-demokratske partije Hrvatske SDP, Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata HNS, Hrvatske seljačke stranke HSS, Hrvatske stranke umirovljenika HSU, umjesto Stjepana Kožića. Pod 2. Bernarda Topolko zamjenica zastupnika kandidirana u 3. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijal-demokratske partije Hrvatske SDP, Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata HNS, Hrvatske seljačke stranke HSS, Hrvatske stranke umirovljenika HSU umjesto Matije Posavca. Pod 3. Božica Makar zamjenica zastupnika kandidirana u 3. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijal-demokratske partije Hrvatske SDP, Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata HNS, Hrvatske seljačke stranke HSS, Hrvatske stranke umirovljenika HSU umjesto Predraga Štromara. Pod 4. Ljubica Ambrušec zamjenica zastupnika kandidirana u 2. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi MOST Nezavisnih lista MOST umjesto Slavena Dobrovića. Pod 5. Monika Udovičić zamjenica zastupnika kandidirana u 8. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Antona Klimana. Pod 6. Martin Baričev zamjenik zastupnika u 9. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Mire Kovača. Pod 7. Željko Lacković zamjenik zastupnika kandidiran u 2. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Bandić Milan 365 Stranka rada i solidarnosti, Stranka rada i solidarnosti, Narodna stranka Reformisti, Reformisti, Novi val-Stranka razvoja, Novi val, Hrvatska seljačka stranka Stjepan Radić, HSS Stjepan Radić i BLOK Umirovljenici zajedno, BUZ umjesto Milana Bandića.

Pod 9. Marija Jelkovac zamjenica zastupnika kandidirana u 7. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Tome Medveda. Mato Franković zamjenik zastupnika kandidiran u 10. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke HDS umjesto Lovre Kuščevića. Sandra Kulić Makar zamjenica zastupnika kandidirana u 2. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke HSLS umjesto Zlatka Hasanbegovića. Željka Josić zamjenica zastupnika kandidirana u 6. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Ive Žinića. Ljubica Maksimčuk zamjenica zastupnika kandidirana u 5. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Zdravka Marića. Josip Borić zamjenik zastupnika kandidiran u osmoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Olega Butkovića. Nikolina Babić zamjenica zastupnika kandidirana u trećoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Darka Horvata. Vesna Bedeković zamjenica zastupnika kandidirana u četvrtoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Tomislava Tolušića. Marko Šimić zamjenik zastupnika kandidiran u petoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Danijela Marušića. Ivan Šipić zamjenik zastupnika kandidiran u devetoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Nedjeljka Dujića. Danimir Bunjac zamjenik zastupnice kandidiran u trećoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcija mladih, Abeceda demokracije, Hrvatske demokratske seljačke stranke i Međimurske stranke umjesto Vladimire Palfi. Damir Felak zamjenik zastupnice kandidiran u drugoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, HSLS umjesto Ivane Maletić. Sukladno gore navedenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 9., 11. i 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 9. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke: 14. listopada 2016. godine počinju mirovanja zastupničkog mandata izabranim zastupnicima i tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika Mladen Mađer, zamjenik zastupnika kandidiran u drugoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske SDP, Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata HNS, Hrvatske seljačke stranke HSS, Hrvatske stranke umirovljenika HSU umjesto Stjepana Kožića. Bernarda Topolko zamjenica zastupnika kandidirana u trećoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske SDP, Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata HNS, Hrvatske seljačke stranke HSS, Hrvatske stranke umirovljenika HSU umjesto Matije Posavca. Božica Makar zamjenica zastupnika kandidirana u trećoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske SDP, Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata HNS, Hrvatske seljačke stranke HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU umjesto Predraga Štromara. Ljubica Ambrušec zamjenica zastupnika kandidirana u drugoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi MOST nezavisnih lista, MOST umjesto Slavena Dobrovića. Monika Udovičić zamjenica zastupnika kandidirana u osmoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDS umjesto Antona Klimana. Martin Baričević zamjenik zastupnika u devetoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Mire Kovača. Željko Lacković zamjenik zastupnika kandidiran u drugoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti, Stranka rada i solidarnosti, Narodna stranka - Reformisti, Reformisti , Novi val - Stranka razvoja, Novi val, Hrvatska seljačka stranka Stjepan Radić, HSS - SR i Blok umirovljenici zajedno, BUZ umjesto Milana Bandića. Natko Felbar zamjenik zastupnika kandidiran u prvoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi MOST nezavisnih lista, MOST umjesto Vlahe Orepića. Marija Jelkovac zamjenica zastupnika kandidirana u sedmoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatska demokratska zajednica, HDZ umjesto Tome Medveda. Mato Franković zamjenik zastupnika kandidiran u desetoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke, HDS umjesto Lovre Kuščevića. Sandra Kulić Makar zamjenica zastupnika kandidirana u drugoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke, HSLS umjesto Zlatka Hasanbegovića. Željka Josić zamjenica zastupnika kandidirana u šestoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Ive Žinića. Ljubica Maksimčuk zamjenica zastupnika kandidirana u petoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Zdravka Marića. Josip Borić zamjenik zastupnika kandidiran u osmoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Olega Butkovića. Nikolina Babić zamjenica zastupnika kandidirana u trećoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Darka Horvata. Vesna Bedeković zamjenica zastupnika kandidirana u četvrtoj izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Tomislava Tolušića. Marko Šimić zamjenik zastupnika kandidiran u petoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Danijela Marušića. Ivan Šipić zamjenik zastupnika kandidiran u devetoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ umjesto Nedjeljka Dujića. Danimir Bunjac zamjenik zastupnice kandidiran u trećoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Živog zida, Promijenimo Hrvatsku“ Akcija mladih i Abecede demokracije, Hrvatske demokratske seljačke stranke i Međimurske stranke umjesto Vladimire Palfi. I Damir Felak zamjenik zastupnice kandidiran u drugoj izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke HSLS umjesto Ivane Maletić. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem predsjedniku Povjerenstva. Otvaram raspravu o ovom izvješću. Ukoliko nema dodatnih reakcija zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor i imenima izabranih zastupnika, imenima zastupnika koji obnašaju dužnost nespojivu sa zastupničkom dužnošću pa im zastupnički mandat miruje, o imenima izabranih zastupnika kojima mandat miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima zastupnika koji umjesto njih počinju obnašati zastupničku dužnost. Molim glasujte.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 147 za, 0 protiv, 0 suzdržanih prihvaćen ovaj zaključak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem člana 9. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru donošenje slijedeće odluke: 14. listopada 2016. godine počinju mirovanja zastupničkog mandata izabranim zastupnicima i tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika koji su već pročitani u izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Ako se slažete da ih se ne čita ponovno pristupio bi glasovanju. Dajem na glasovanje predloženu odluku.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je jednoglasno sa 147 glasova donesena predložena odluka.

U članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjedatelj pročita tekst prisege a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Zastupnik, zastupnica kad je prozvan ustaje i izgovara prisežem. Tekst prisege glasi: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnik u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.“ Sad ćemo prijeći na prozivanje zastupnika.

Većinom glasova potvrđeno je da će se prvi prijedlog zakona ići po hitnom postupku. Većinom glasova 85 za, 45 suzdržano, 8 protiv, prvi prijedlog će ići kroz proceduru hitnog postupka. Drugi također stavljam, drugi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, s Konačnim prijedlogom zakona. Molim vas glasujte tko je za to da drugi prijedlog zakona ide po hitnome postupku? Glasovanje je završeno. Utvrđujem da se većinom glasova 85 za, 7 protiv i 48 suzdržanih odlučilo da se ide i drugi prijedlog zakona po hitnom postupku. Dajem također treći Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi RH, s Konačnim prijedlogom zakona, da se glasuje da ovaj prijedlog ide po hitnom postupku. Molim vas glasujte tko je za to da ovaj prijedlog ide po hitnom postupku?

Glasovanje je završeno. Većinom glasova odlučeno je 86 za, 43 suzdržano, 6 protiv da se treći Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi RH, s Konačnim prijedlogom zakona ide kroz hitnu proceduru. I četvrti Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona. Molim vas glasujte.

Glasovanje je završeno. Mogu reći da većinom glasova 87 za, 9 protiv i 40 suzdržanih i ovaj prijedlog zakona ide kroz hitnu proceduru. Imate li primjedbi na uvrštavanje točke pet, dakle točka pet je Prijedlog odluke o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u dnevni red?

Hvala.

Ukoliko nema drugih primjedbi gospođe i gospodo zastupnici utvrđujem da je dnevni rad radnog dijela konstituirajuće sjednice usvojen.

Ali nije normalno da mi čekamo ovdje sat vremena koji smo uredno došli u pola 8, sada je pola 9, papire ove sekunde dobijemo na stol i vi kažete idemo u 4 točke objedinjene, ja ne znam koje četiri točke. Ne ja, nego nitko od ovih ljudi. Dakle može u hitni postupak ali mora se znati na koji način ćemo mi dobivati materijale na klupu jer smo suvišni, ako je prije sve dogovoreno pa onda dajte, izglasajmo to u 5 minuta, idemo doma jer ovo nije efikasan rad za kaj ste rekli da ćete se zalagati. Evo ja apeliram jer ja čekam da netko ovdje to prozbori, ovdje je to valjda normalno da se čeka sat vremena i da se ne radi. Poštovani zastupniče, znači ovi prijedlozi su bili dostavljeni. Nakon toga odbori su također prolazili ove prijedloge a vi uvijek imate pravo dati primjedbu, to nije problem. Hvala lijepa. Ukoliko nemate primjedbi šta se tiče objedinjene rasprave idemo sa tim prijedlogom.

Temeljem članka 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal ste kao što sam rekao primili ranije na klupe. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj i zakonski prijedlog rasprave po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ćete sada u međuvremenu primiti. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predstavnik predlagatelja je Andrej Plenković. Molio bih.

Pred vama je paket od 4 zakonske izmjene i dopune koje čine novi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o Vladi Republike Hrvatske, Zakon o sustavu državne uprave te Zakon o obvezama i pravima držanih dužnosnika. Ovaj zakonski paket usmjeren je na uspostavu učinkovitog sustava državne uprave i provedbu programa buduće Vlade za koju ćemo uskoro tražiti povjerenje pred ovim visokim domom. Novi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u sebi sadrži odgovarajuće izmjene ustrojstva i djelokruga postojećih ministarstava i središnjih tijela državne uprave. Kao što ste vidjeli iz predloženoga zakona intencija je da u budućnosti u odnosu na postojeće stanje imamo 19 ministarstava i 6 središnjih državnih ureda. U tom pogledu uvelo bi se novo Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Razlog za ustrojavanje novog ministarstva su prije svega nepovoljna demografska kretanja u Hrvatskoj koja posljedično imaju negativan učinak na tržište rada, na mirovinski, zdravstveni i obrazovni sustav te na uravnotežen razvoj svih dijelova Republike Hrvatske. Zbog toga je držimo nužno sveobuhvatnim mjerama aktivne populacijske politike a posebno pronatalitetne i reemigracijske politike poticati demografski oporavak što bi bila jedna od temeljnih zadaća novoga ministarstva. Pored toga obitelj kao temeljna jedinica društva mora biti pod posebnom brigom i zaštitom države. Osiguranje kvalitetne, sveobuhvatne i funkcionalne podrške mladima, roditeljima i obiteljima kojima bi se olakšalo usklađivanje roditeljskih i radnih obveza bit će jedna od temeljnih zadaća ovog novog ministarstva. Novim zakonom u cilju racionalizacije poslovnih procesa predviđa se i pripajanje Ministarstva poduzetništva i obrata, dakle trenutnog ministarstva Ministarstvu gospodarstva. Sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode preuzet će poslove iz područja energetike i područja vodnog gospodarstva čime se institucionalno spaja djelokrug srodnih resora. Ujedno osnovala bi se i dva nova središnja državne ureda nadležan za pitanja športa i razvoja digitalnoga društva. Naime, rezultati međunarodnih istraživanja poput izvješća o globalnoj konkurentnosti upućuju i na zaključak da Hrvatska treba znatno unaprijediti stupanj digitalizacije koja je ključan preduvjet za daljnji razvoj hrvatskoga gospodarstva. U tom smislu predlaže se osnivanje središnjeg Državnog ureda za razvoj digitalnog društva čija će primarna zadaća biti rad na promicanju i sustavnom unaprjeđivanju izgradnje infrastrukture, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvijanje standarda informacijske opreme u javnom sektoru te praćenje primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Svi smo svjesni kako je digitalna agenda Europske unije upravo namijenjena radnim mjestima budućnosti, prilagodbi modernoj suvremenoj tehnologiji te na taj način u svakom slučaju rješavanju jednog od naših akutnih problema a to je problem nezaposlenosti. Naša je namjera osnovati i središnji Državni ured za šport. Pokazalo se dosada u praksi da je uvijek nekako ovaj važan resor, ova važna aktivnost za hrvatsko društvo kada je bila dio većih sustava ponešto ostavljena u drugom planu. Smatramo da je u ovom trenutku sazrelo vrijeme da sport odnosno šport ima poseban središnji državni ured koji bi onda jamčio održanje kvalitete, njegovo unaprjeđenje, poboljšanje uvjeta za bavljenje športom i športskim djelatnostima te smatramo da bi upravo osnivanje ovakvog ureda naišlo i na odobravanje svih onih koji dnevno dugi niz godina rade u hrvatskom športu a što ću ja se nadam imati refleksije i na veće uključivanje djece, mladih a i odraslih u športske i tjelesne aktivnosti i time pridonositi i zdravlju ukupnoga društva. Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave u cilju učinkovitijeg obavljanja poslova središnjih tijela državne uprave ovim prijedlogom predlaže se djelomično modificiranje sustava i njegova nadogradnja. Najznačajniji aspekt je da bi se umjesto zamjenika ministara ponovno uvela dužnost državnih tajnika s mogućnošću imenovanja jednog ili više državnih tajnika u okviru ministarstava. Praksa je pokazala da u ministarstvima koja pokrivaju više opsežnih upravnih područja postoji potreba imenovanja više dužnosnika najviše razine koji će upravljati radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu ministarstava. Na taj način smatramo da će se osigurati učinkovitije obavljanje poslova i operativnija provedba javnih politika iz nadležnosti pojedinog resora. U odnosu na aktualne zamjenike ministara važno je naglasiti da će oni nastaviti obnašati svoju dužnost i ostvarivati svoja prava sukladno dosada važećem propisu do imenovanja državnih tajnika. Postojeći državni uredi Vlade Republike Hrvatske transformirali bi se u središnje državne urede u statusu središnjih tijela državne uprave za obavljanje poslova, vođenje i provedbu javnih politika od posebnog značaja za učinkovitost i rad Vlade. U tom kontekstu umjesto dosadašnjih predstojnika državni ureda uvelo bi se također dužnost državnih tajnika koji bi im bili na čelu i kao čelnici ovih središnjih ureda državne uprave vodili njihovo poslovanje. Također predlažemo urediti pitanje ustrojstva središnjih državni ureda detaljnije te ovlasti državnih tajnika. Kad je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi prijedlog obzirom na novu nomenklaturu državnih dužnosnika koju uvodimo Zakonom o sustavu državne uprave kategoriju zamjenika ministara zamjenjuje novom kategorijom državnih dužnosnika tj. državnih tajnika. Ujedno pored položaja posebnih savjetnika jasnije se uređuje i pitanje položaja savjetnika predsjednika Vlade, savjetnici predsjednika Vlade imenovat će se iz reda državnih službenika te će se na njih primjenjivati propisi o zapošljavanju te pravima i obvezama državnih službenika. Intencija ove izmjene zakona je profesionalizacija i depolitizacija državne službe čija je puna realizacija planirana u razdoblju od dvije godine kada će aktualni pomoćnici ministara ponovno postati državni službenici koji se biraju na javnim natječajima i na taj način dajemo motiv svim ljudima koji rade u sustavu državne uprave za dodatno napredovanje.

Konačno izmjene i dopune Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. One se prije svega odnose također na nomenklaturu s obzirom na izmjene državni tajnik, zamjenik ministra, te da državni tajnici postanu naravno i oni koji su čelnici središnjih državnih ureda umjesto aktualnih predstojnika. Na taj način bismo osigurali ujednačenost reguliranja kategorija državnih dužnosnika s drugim zakonima koji uređuje ovo pitanje, a primarno sa Zakonom o sustavu državne uprave. Kada je riječ o drukčijem reguliranju prava na ostvarivanje plaće po prestanku obnašanja dužnosti prijedlog ovih izmjena je da oni dužnosnici koji će svoju dužnost obnašati manje od jedne godine, ali više od tri mjeseca imaju tri mjeseca od dana prestanka obnašanja dužnosti pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje na toj dužnosti. Sljedeća tri mjeseca imaju pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti. Iz razloga pravne sigurnosti također se ovim prijedlogom propisuje da će dužnosnici koji su stekli status dužnosnika prije donošenja ovoga zakona ostvarivati prava dužnosnika sukladno dosadašnjem zakonu. Jedini prijedlog u ovom zakonu koji je iznimka, a on je napravljen unatoč načelu zabrane retroaktivnosti. Vodili smo se načelom da se u jednakom pravnom režimu tretiraju zastupnici ovoga saziva Hrvatskoga sabora, dakle devetog saziva Hrvatskoga sabora, te je predloženo da oni ostvaruju prava sukladno ovom zakonu kako bi se u istu pravnu situaciju došli i novoimenovani dužnosnici. Na taj način bi se ispunila svrha, cilj i politički smisao ovih izmjena koje sam upravo u ovom trenutku opisao. Predlažemo kao što je i usvojeno danas ranije u odlukama Hrvatskog sabora da se ovi zakoni donesu po hitnom postupku s obzirom da se njima uređuje ustroj i način obnašanja izvršne vlasti, te da su to pitanja koja su važna pretpostavka za formiranje buduće hrvatske Vlade. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa.

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Dražen Bošnjaković, izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege Odbor za zakonodavstvo imao je zajedničku sjednicu sa Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ispričavam se na evo malo se i rasprava produžila i izrada materijala, pa se ispričavamo na ovo malo što ste dulje čekali. Odbor za zakonodavstvo je na sjednici održanoj 14. listopada 2016. godine raspravljao o ova četiri prijedloga zakona i donijeli smo sljedeće zaključke. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova, 7 glasova za i 4 glasa suzdržana podupire donošenje Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ Također Odbor za zakonodavstvo većinom glasova, 7 glasova za i 4 glasa suzdržana podupire donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ Na tekst konačnog prijedloga Odboru za zakonodavstvo podnosi sljedeći amandman i to na članak 10. U članku 10. u izmijenjenom članku 46. stavku 2. riječi: „predstojnik“ zamjenjuju se riječima „državni tajnik Središnjeg državnog ureda" Dakle, mijenjamo predstojnika Središnjeg državnog ureda i njime će upravljati državni tajnik Središnjeg državnog ureda. Obrazloženje. Nomotehnički želimo doraditi izričaj zakona. Pod točkom četiri Odbor za zakonodavstvo je većinom glasova, 7 za i 4 glasa suzdržana podupro je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske i također ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ Na tekst konačnog prijedloga zakona odbor ponosi amandman na način da u članku 4. u stavku 3. brojevi tri, četiri, pet i šest zamjenjuju se brojevima dva, tri, četiri i pet. To smo uočili jednu nomotehničku grešku i nomotehnički ćemo, dakle doraditi izričaj zakona. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova također 7 glasova za i 4 glasa suzdržana podupire donošenje i Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ Pored toga Odbor za zakonodavstvo ne protivi se prijedlogu predlagatelja da odredba članka 2. stavka 2. ovog zakona ima retroaktivno djelovanje kako bi se cjelovito i dosljedno primijenio novi pravni režim na sve državne dužnosnike. Hvala uvaženom zastupniku. Otvaram raspravu. Prvi se prijavio za raspravu Klub zastupnika SDP-a. Molim uvaženog zastupnika Peđu Grbina.

Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ono što u ime svojeg kluba zastupnika prvo moram reći je činjenica da mi kao oporba niti možemo, niti želimo osporavati pravo vladajućima da prilikom formiranja Vlade i prilikom uređenja načina kako će upravljati državom u sljedećem razdoblju na temelju mandata kojeg su dobili od hrvatskih građana, urede pitanje ustroja ministarstava, Vlade odnosno vrha sustava hrvatske državne uprave. I u tom kontekstu ukazujemo da isto tako i na vladajućima puna odgovornost za ono što će iz takvog sustava koji ovdje večeras usvajamo ad hoc nastati. Mi ćemo u ovoj raspravi ukazati na određene nelogičnosti i nedostatke pa išao bih toliko daleko da kažem i netočnosti u onome što je moj uvaženi prethodnik govorio. Ono što moj uvaženi prethodnik nije rekao u svojem uvodnom izlaganju je činjenica da se ovim prijedlozima zakona povećava broj središnjih tijela državne uprave, dakle broj ministarstava središnjih državnih ureda i državnih ureda se povećava. Dakle, racionalizacija u režiji Most-a i HDZ-a izgleda tako da prije nego što oni krenu u racionalizaciju postoji 31 središnje tijelo državne uprave, nakon racionalizacije postoje 32. Kolege, bravo. Nakon toga idemo dalje, državni tajnici, svaka čast. Ima logike, često svi moji kolege koji su bili u Bruxellesu znaju sa kakvim su se problemima suočavali kada su kolegama iz drugih zapadnoeuropskih zemalja članica EU objašnjavali razliku između ministara, zamjenika ministara i pomoćnika ministara. I u tom kontekstu mi bi svakako pozdravili zamjenu zamjenika ministra sa državnim tajnicima, ali da je to onda napravljeno do kraja. Pa da su se ukinuli i pomoćnici ministra i umjesto njih uveli ravnatelji uprava, ali to nije učinjeno. Već je što učinjeno? Donijeta je odluka da se jedan zamjenik ministra koji postoji u svakom ministarstvu ovim prijedlogom zamjenjuju sa nekoliko državnih tajnika, nekoliko državnih tajnika sa istim koeficijentom, sa istom plaćom, ali sa daleko manjim opsegom poslova. A da vidite o kakvoj je brojci riječ, poslužit ću se primjerima iz prakse. Dakle, do jučer imali smo 20 zamjenika ministara i ako to hoćemo sa nečim usporediti, jedino s čime možemo usporediti je ona vlada u kojoj i uvaženi kolega Plenković koji je govorio prije mene, ako se ne varam bio državni tajnik koje Vlada imala 60 državnih tajnika. Dakle, povećali smo broj središnjih tijela državne uprave sa 31 na 31, povećali smo broj državnih dužnosnika sa 20, na ja ne znam koliko onaj primjer koji ima kaže 60 zamjenika ministara i još veći broj pomoćnika ministara. Dakle, što radimo? Širimo državne dužnosnike, širimo administraciju. Jeli to racionalizacija o kojoj smo govorili u izbornoj kampanji? Nije. Međutim, kao što sam rekao, mi kao oporba moramo vladajućima priznati pravo da urede sustav države i državnog upravljanja na način koji smatraju ispravnim. Dodat ću još nekoliko sitnica vezanih uz ove prijedloge zakona za koje vjerujem da su nastali kao plod žurbe jer u ovih tridesetak dana niste uspjeli kvalitetnije pripremiti ove prijedloge. Primjerice ako gledamo ustroj Ministarstva uprave i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva primijetit ćemo velimo preklapanje. To izrijekom ne piše ovdje, ali se o Uredu za e-Hrvatsku, to bi trebalo što je prije moguće urediti kako ne bi došlo do jednog sukoba nadležnosti između ta dva središnja tijela državne uprave. Drugi problem je pitanje funkcioniranja Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva jer ovim prijedlogom zakona na to smo vam prije dva sata ukazali na radnim tijelima, ukidate uredbu kojom se uređuje njihov unutrašnji ustroj. To znači, transformiramo i stvaramo novi središnji državni ured, ali on od sutra kada će vjerujem stupiti na snagu ovaj zakon više neće imati propis koji uređuje njegov unutarnji ustroj. To znači da on de facto bez obzira što ga mi ustrojavamo, sutra prestaje postojati. Uvaženi kolega Plenković je prije mene govorio o savjetnicima koji će biti državni službenici. Da, doista u ovom zakonu je unijeta odredba, to je Zakon o izmjenama i dopuna zakona o Vladi RH kojim se mijenja članak 23. postojećeg zakona i dodaje se odredba da za savjetnika predsjednika Vlade se može imenovati samo državni službenik i to na cijelo ili na određeno vrijeme trajanja mandata predsjednika Vlade. To bi bilo pohvalno i to bi trebalo podržati da je uvaženi gospodin Plenković rekao cijelu istinu. A cijela istina kaže, da nije brisan stavak 3. postojećeg zakona koji kaže da se za posebnog savjetnika sa gotovo istim položajem može imenovati bilo koja osoba koja nije u stalnom radnom odnosu koja se imenuje rješenjem o imenovanju i na koji se ne primjenjuju odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika. Dakle, kolega je počeo ovo izlaganje na način da je govorio samo djelomičnu istinu zbog čega mi je izuzetno, izuzetno žao. I za kraj, zadnji zakon o kojem smo ovdje govorili, a to je Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Tema oko koje se zadnjih nekoliko mjeseci jako puno govorilo. Da sam populist sada bih prekinuo ovu diskusiju, rekao bih ajmo to podržati jer ćemo time zaraditi pluseve kod javnosti. Međutim populist nisam i svjestan sam da zbog svog izlaganja mogu trpiti određene kritike, ali činjenice moram iznijeti. Ovaj zakon nije usklađen sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa. Odredba kako je predviđena ovim zakonom kojim se mijenja postojeći članak 15. Zakona o pravima državnih dužnosnika odnosno kojim se ukida ono famozno šest plus šest na osobe koje su samo jedan dan sjedile u Saboru ima dobru intenciju i to svakako treba podržati. I ovo rješenje kada bi se promatralo samo ono izvučeno iz pravnog poretka RH bilo bi dobro i ja bih ga podržao. Međutim, uvažene kolegice i kolege, ovo rješenje ne egzistira samo. Mi osim toga imamo rješenje članka 20. Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji za bilo kojeg drugog državnog dužnosnika makar sjedio samo jedan dan u ovom domu propisuje ograničenje od 12 mjeseci u kojem se primjenjuju odredbe tog zakona. A da vam kažem koliko su te odredbe stroge, one kažu da vi ne možete voditi obrt sljedećih 12 mjeseci. Zašto? Zato što se obrt smatra poslovnim subjektom u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa a vi ne smijete vršiti upravljačke ovlasti u poslovnim subjektima niti 12 mjeseci nakon isteka mandata. Dakle molim vas, apeliram na vas, promijenite ovo ali promijenite to na način da ne činite točkastu izmjenu nečega što je populistički popularno. Izmijenite sustav, izmijenite to i druge propise koji se na ovo naslanjaju. I ono s čime ću završiti, članak 4. stavak 2., ova odredba je slična odredbi koju je moja većina ugradila u zakon kojim smo regulirali prava i obveze državnih dužnosnika koje su se ticale famoznih zastupničkih mirovina. Koliko god ova odredba na prvi pogled djelovala dobrom i koliko god ja mislio da je Ustavni sud tu odredbu kojom je ukinuo zakon kojim smo ukinuli zastupničke mirovine donio prije svega zato da sebi osigura zastupničke mirovine ta odredba egzistira u hrvatskoj pravnoj praksi. Odlukom Ustavnog suda od 12. kolovoza 2014. godine rečeno je da ovakvu retroaktivnu primjenu zakona ne možemo provoditi i Ustavni sud nam je vrlo jasno u toj odredbi rekao kako će ubuduće odlučivati u takvim stvarima. Ne želim da svoj mandat počnete zakonima koji padaju na Ustavnom sudu zato vas molim da razmotrite ove primjedbe koje sam vam sada iznio.

Na izlaganje zastupnika Peđe Grbina postoji i jedna replika. Javio se za riječ zastupnik Miro Bulj. I ono samo što bih zamolio ukoliko je moguće molim da se prilikom javljanja predstave uvaženi zastupnici iz razloga što su neki novi i ne znaju se još uvijek imena pa čisto radi zapisnika da ih možemo usvojiti.

I prije pola godine je bila jedna Vlada, pokušalo se mijenjati, nije bilo dobro, izašli smo pred narod, narod je pokazao i vama i nama i kolegama s desna da su to ti rezultati. A znate li razvoj športa? U mojoj Dalmatinskoj zagori, u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji, djeca nemaju uvjeta, ne znaju kako izgleda parket. Vi ste iz urbane sredine pa znate. Ovaj će ured skrbiti i o športu i o ravnomjernom razvoju športa u svim krajevima i treba napomenuti pozitivne stvari, demografska, ministarstva, demografsku obnovu. Pa znate li da je 2014. do 2015. 35 tisuća stanovnika manje u Hrvatskoj i to uglavnom na tim područjima i uglavnom kada je bila vaša Vlada u 4 godine 100 tisuća Hrvata je manje u RH.

Poštovani zastupnik Grbin. Uvaženi kolega Bulj, vi polazite od premise da ste vi opozicijski a ja vladajući zastupnik. Nažalost to već otprilike godinu dana nije tako. Već godinu dana nalazite se u poziciji vlasti i sve ovo što danas govorite imali ste prilike provoditi. Međutim, vi ste govorili o državnom, odnosno središnjem Državnom uredu za sport. Ja ga niti jednom riječju nisam spomenuo. Da sam ga spomenuo, da sam spomenuo Državni ured za sport a govorio sam o Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, da sam govorio o sportu, vjerojatno bih to podržao jer držim da je potrebno ustrojiti jedno tijelo koje će napokon početi provoditi zakone koje je ovaj Hrvatski sabor donio, konkretno koje će napokon početi provoditi Zakon o sportu. I ako ovo tijelo to napravi onda svaka mu čast i svaka kuna koja će se potrošiti na njegovo osnivanje biti će dobro potrošena. Međutim kolega Bulj, vi niste niti jednom riječju odgovorili na onu konkretnu kritiku koju sam ja rekao. Prije ove nazovimo ju racionalizacije imali smo 31 središnje tijelo državne uprave, nakon racionalizacije imati ćemo 32. Možda nisam po struci matematičar ali meni se 32 čini više nego 31. Hvala. Budući da smo iscrpili mogućnost replika za koje su se zastupnici javili, prelazi se na sljedeći Klub zastupnika koji se javio za riječ to je HNS LD HSU i u ime kluba njihov predstavnik uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Sabora, uvažene kolegice i kolege. Kao što je kolega Grbin rekao, zaista vladajući imaju potpuno pravo složiti set zakona koji je pred nama i koje mi u objedinjenoj raspravi raspravljamo iz jednostavnog razloga što kao što je i uvaženi kolega Plenković rekao žele imati efikasniju i bolju upravu. I težnja treba biti i svakog saziva Sabora, svake nove Vlade da bude bolje, da bude efikasnija od one koja je bila prije jer jedino tako svi u Hrvatskoj možemo ići naprijed. No, međutim dopustite da tu iskažemo određene dileme i određenu problematiku koju mi tu vidimo. Dakle ja, nemamo nikakve dileme, mi u klubu i ja osobno da vi složite i da smanjite broj ministarstava sa 20 na 19. Ali dopustite da tu iskažem jedan problem, a problem zasigurno, vidjet ćemo kako će se razvijati ali cijenimo da bi mogao biti, to je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Dakle Ministarstvo zaštite okoliša, pa djelomično iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture ono što se odnosi na vodno gospodarstvo i iz Ministarstva gospodarstva bivšeg što se odnosi na energetiku. To su tri vrste posla. Zaista dvojimo način funkcioniranja cijelog tom ministarstva ali vrijeme će pokazati da li smo bili u pravu ili ne. I ja si dopuštam da kažem da ja tu imam osjećaj kao da ste lisicu stavili u kokošinjac jer tu apsolutno ima različite problematike. Ali to se mora gledati u jednom drugom kontekstu. Zaista mi danas imamo 20 zamjenika ministara, ovim prijedlogom, prijedlogom zakona o kojem raspravljamo će se ti preimenovati u državne tajnike. Imat ćemo 3 ranga državnih dužnosnika, dakle ministre, državne tajnike i imat ćemo pomoćnike ministra. Kad smo imali državne tajnike tada pomoćnike ministara nismo imali nego smo imali ravnatelje pojedinih uprava i nekoliko uprava je odgovaralo državnom tajniku. Tu ima bivših državnih tajnika pa znamo o čemu govorimo. Dakle samo kad sam vam spomenula ove tri grupe posla iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike to su minimum tri državna tajnika, ispod toga neće ići. Obzirom da su ti državni tajnici na istom koeficijentu na kojem su i zamjenici ministara mene bi živo zanimalo, postoji jedan PFU obrazac kada idu zakoni, kad dolaze od Vlade onda se mora ispuniti jedan PFU obrazac gdje ministar zajedno s ministrom financija potpisuje da taj zakon nema nikakvih reperkusija i posljedica na državni proračun. On nažalost ne postoji i ko bi potpisao da nema posljedice jer vi svi tu dobro znamo, u ovim redovima sjede i bivši državni tajnici, i bivši ministrici, vjerojatno i budući ministri i znaju o čemu govorimo i znaju da neće biti niti jednog ministarstva u kojem neće biti dva do tri državna tajnika, ili ajdemo vidjeti. Mi vam želimo svu sreću na tom putu, želimo da bude efikasnija i svaka Vlada treba zaista biti bolja od one prethodne. Od ove neće biti teško biti bolji, ali ajdemo pa ćemo to vidjeti. No, međutim zaista s ovog mjesta želim upozoriti na jednu drugu činjenicu. Mi nemamo u klubu zastupnika HNS-a i HSU-a nikakvu dilemu da podržimo opciju u kojem je određeno smanjenje i veže se plaće po prestanku dužnosti da se veže koliko vam je dugo dužnost trajala. I to je dobro i to apsolutno treba biti, ali dopustite samo da vam zorno kažem jedan primjer. Recimo netko tko je danas odvjetnik dođe i postane državni dužnosnik, i to bude 6 mjeseci. Iz ko zna kojih razloga i to prestaje biti, on će plaću dobivati punu slijedeća 3 mjeseca i 3 mjeseca pola a neće moći raditi kao odvjetnik 12 mjeseci. Dakle to je paket, trebalo je zajedno s ovim zakonom izmijeniti i Zakon o sprječavanju sukoba interesa i vezati jedno na drugo. Ako želimo dobiti kvalitetan kadar a ja pretpostavljam da mandatar želi dobiti što kvalitetniji kadar na mjesto što ministara, što državni tajnika, što bez obzira da li će se zvati pomoćnici iako su nas na odboru uvjeravali da će se to mijenjati ali živi bili pa vidjeli, sigurno kako će dobiti kvalitetan kadar koji će cijelo vrijeme imati na umu da ima tu jedan mač nad glavom jer netko treba od nečega živjeti taj period za koji ne smije raditi nešto za što je školovan i što je bila njegova prednost kad je dobivao posao. Stoga Klub zastupnika HNS-a i HSU-a će biti suzdržan vezano za ove prijedloge ali dopustite da za ovog uvaženog, dakle s ovog mjesta svojim uvaženim kolegama koji sjede desno, koji čine većinu, većina je sad već i centar i desno da zaista razmisle i da u jednom paketu izmjene i Zakon o sprječavanju sukoba interesa jer je to onda zaista dobro odrađen posao. Ovako odrađen posao je kriva poruka prema kvalitetnom kadru za koji vjerujem da ćete dobiti, stoga lijepo molim razmislite a kao što sam rekla mi ćemo u odnosu na ovaj set zakona biti suzdržani. Prelazimo na slijedeći klub zastupnika budući da se nije nitko od zastupnika javio za repliku. Slijedeći klub je ŽIVI ZID, Abeceda demokracije. U ime njihovog kluba, njihov predstavnik zastupnik Ivan Pernar.

To je ona priča znači od čovjeka koji je iza mene a zove se Božo Petrov i često puta je on govorio nama svima o reformi uprave. Ono što mi danas imamo prilike vidjeti jest da reformom uprave će zapravo tih birokrata biti više, a ne manje. A intencija odnosno prikaz u javnosti jest obratno. Htio bi ispričati koje je moje iskustvo sa Ministarstvom uprave koje je bilo pod kontrolom gospodina Bože Petrova odnosno MOST-a. Iako je dosada bila praksa Ministarstva uprave da dozvoljava registracije stranaka sa imenom npr. HSS Stjepan Radić ili HSP Ante Starčević usprkos tome što već postoje stranke i HSS i HSP. Kada je dan zahtjev za registracijom ŽIVI ZID Ivan Vilibor Sinčić gospođa znači ministrica odnosno njena pomoćnica unutar ministarstva pod njenom kontrolom je odbila taj zahtjev. Vi ovdje pričate, a mi imamo iskustva sa Ministarstvom uprave jer ću na kraju poentirati koliki ste licemjer.

I što je najbitnije koja je nepoštena i koja svoje odluke ne donosi jednako prema svima već je pristrana. Svojim ponašanjem prema nama Ministarstvo uprave bilo je pristrano. Vaša retorika prije izbora i sada neodoljivo me podsjeća na događaj opisan u Orwellovoj knjizi „Životinjska farma“ U toj knjizi

Sljedeći od klubova koji su se javili za riječ u ovoj raspravi je Klub zastupnika SDSS-a, njihov predstavnik zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

Prije svega dozvolite mi da kažem da mi se čini da je prijedlog zakona od Vlade koji smo dobili sadržajniji od programa Vlade koji smo dobili prije godinu dana ovdje u klupe Sabora i time zapravo konstatiramo da je riječ o značajnom unapređenju onoga što nam dolazi u Sabor. Što se tiče samog sadržaja i strukture koja se nudi Zakonom o Vladi i klub Samostalne demokratske srpske stranke bi pozdravio činjenicu da se formiraju dva nova središnja državna ureda, ovaj o sportu i ovaj o digitalnom društvu. Iznimno je značajno da se sportu posveti više pažnje u smislu u kojem je govorio kolega Grbin. Dakle o dosljednoj primjeni Zakona o sportu kako bi se konačno u tom području uvela zakonitost u radu.

Poticanje amaterizma, poticanje rekreativnog i svakog drugog sporta kao pretpostavke za zdravlje i kao pretpostavke za rasadništvo u sportu je nešto što je godinama bilo zapostavljeno u Republici Hrvatskoj. Dođite na primjer u Zadar koji je kolijevka neka se ne naljuti Zagreb, neka se ne naljuti Split koji je kolijevka košarke. Ako dođete na košarkaška igrališta koja su nekada bila prepuna mladih koji su satima čekali da bi mogli doći na red da uđu u igru, satima. Danas kad dođete na igrališta u centru grada nećete naći nikoga tko će čekati da bi mogao odigrati utakmicu. To je rezultat činjenice da se naš sport odvija između s jedne strane dvorana za bodybuilding ili teretana i s druge strane između onoga što se naziva vrhunskim sportom a koji je daleko, daleko od onoga što je građanima potrebno. Ako se ove dvije stvari postignu to će biti velika i značajna stvar.

Doista je pitanje da li energetika treba ići uz okoliš? Znam da ste vi i u pregovorima imali značajne rasprave oko tog pitanja.

Ali ako je ovdje mišljeno da će i pitanje energetike biti promatrano iz perspektive zaštite okoliša i da će energetska politika biti promatrana u kontekstu te vrste politike onda dajmo priliku da taj koncept uspije. Upravo zbog toga što znamo da se na mnogim mjestima događaju stvari kada su posrijedi energetski projekti i energetski programi koji su daleko od zaštite okoliša koji su daleko od zaštite bilo koje prirodne sredine bez obzira da li je riječ o klasičnim oblicima dolaženja do energije termoelektranama npr. ili je riječ o novim oblicima dolaženja do energije kao što su vjetroelektrane. Ni u jednom slučaju, gotovo ni u jednom slučaju se ne vodi dovoljno računa o zaštiti okoliša. Mogao bih navoditi primjere ali neću zloupotrebljavati ovu govornicu ovdje kada dođe rasprava o programu Vlade možda će biti više riječi o tome. Tako da bez obzira što ima upitnika u vezi s tim, ali dajmo priliku upravo iz tvog razloga. Što se tiče novoga ministarstva odnosno proširenja ovlasti Ministarstva obitelji i mladeži sa demografijom, to je značajna stvar, ne samo zbog aktualnih teškoća u kojima se nalazi naše društvo sa odlivom stanovništva nego zbog činjenice što smo mi društvo koje se već 25 godina ne uspijeva pripremiti za to da morati prihvatiti ljude koji dolaze iz drugih ili trećih zemalja ili drugih ili trećih dijelova svijeta. Morat ćemo se pripremiti za to da primamo ljude koji će dolaziti kao radna snaga ili će dolaziti po nekim drugim osnovama u našu zemlju. I zato je potrebna osmišljena i dugoročna politika. Kada su posrijedi migracijski i imigracijski tokovi mi moramo imati osmišljenu politiku i moramo imati ministarstvo ili dio ministarstva koje će se time baviti. Sve zemlje koje vode računa o svojem razvoju, a riječ je o tome, moraju to imati. A druga stvar koja je posebno značajna za Hrvatsku što pojedini dijelovi RH postaju pusti. Prije nekoliko dana sam bio na području grada Gline koji je do rata imao 24 tisuće stanovnika, danas ima 9 tisuća.

Znate koliko stanovnika? 34 čovjeka sa prosječnom dobi na području cijeloga grada Gline od 53 godine, a na tom području još drastičnije, ne spominjući odlazak ljudi. Dakle, nepovoljna demografska slika što se starosti tiče i nepovoljna ne pretpostavka da ljudi ostanu na tom podruju, predstavljaju golem rizik po nacionalnu sigurnost u pojedinim područjima, po gospodarski prosperitet u pojedinim područjima i po kvalitetu života ljudi koji tamo ostaju i naravno činjenicu da će država morati posegnuti za sredstvima kako bi uopće omogućila da opstanu na tim područjima. Iz tog razloga pozdravljamo činjenicu da je Vlada odlučila da to usmjeri, nadam se ne samo kao odgovor na lamentacije koje su čuju kako nam ljudi odlaze, nego na jedan produktivan i dugoročan koncept o tome kako i na koji način ćemo zapravo raditi na tome da se zaustave negativni demografski trendovi. Što se tiče ustrojstva Vlade, posebno ovog pitanja oko državnih tajnika, na osnovi iskustva ljudi koji su bili članovi vlade, koji su bili članovi vlade pokazuje se da je funkcija državnih tajnika mnogo operativnija, mnogo funkcionalnija nego što je funkcija zamjenika ministra. Zamjenik ministra, nažalost kao institut, je bio između ministra i pomoćnika, pa se onda moglo dogoditi da je više moći i utjecaja na odluke i postupke pomoćnika ministara imala zapravo tajnica ministra negoli njegov zamjenik. A da ne govorimo o šefu kabineta ministra ili tajniku ministarstva nego što je to mogao imati zamjenik ministra. Iz tog razloga nam se čini da je mnogo bolje, mnogo funkcionalnije da državni tajnik koji ima striktne ovlasti za određena područja ili cijelom ministarstvu ili za određene dijelove ministarstva vodi i ima neposrednu odgovornost i da ne čeka da mu ministar nešto dodijeli. I iz tog razloga mislimo da je i to rješenje koje može pojačati funkcionalnost ministarstava, a naravno da se nakon dvije godine ova surogatna, hibridna situacija gdje će se zadržati pomoćnici ministra promijeni i da se natječajem izaberu ravnatelji koji će voditi svoje uprave. Na kraju, što se tiče prava dužnosnika, svi koji smo bili na Odboru za Ustav i Poslovnik smo se složili zajednička sjednica sa Odborom za zakonodavstvo smo se složili s tim da ovakav sistem po kojem netko nakon dan ili tri dana provedena u Saboru ili na nekoj drugoj dužnosničkoj funkciji nakon toga može imati šest plus šest mjeseci plaću da je to neodrživo i oko toga nema spora. Ali ima spora oko toga kada je posrijedi usklađivanje ovih izmjena sa odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. I to je potrebno uskladiti. I taj amandman koji je uložen od dijela kolega na Odboru za Ustav ovaj Sabor treba prihvatiti i predlagatelji trebaju prihvatiti. Sada bih htio nešto ovdje više reći o tome, posebno kolegama koji misle da će sa ovim osigurati dignitet kao što se to često kroz prijedloge zakona spominje dignitet zastupnika u Hrvatskom saboru. Neke od ovih mjera su neophodne ali jednu stvar ću reći, državu čine njezini kadrovi. I okolnostima u kojima svi drugi imaju više moći nego što ih ima država i privatnici i crkva i mediji ako mi budemo slabili kadrove u državnim institucijama a svi drugi imaju više para da plate one koji im trebaju onda će najbolji odlaziti tamo gdje će dobiti najveću plaću. A što će ostati nama? Što će ostati onima koji zagovaraju da država zadrži svoju moć i da budu u interesu građana? Ostati će najgori sa najlošijim ocjenama na studijama, sa najgorim navikama. Je li to cilj? Je li to način kako ćemo osigurati dignitet i funkcionalnost države? Ne. I zato budimo oprezni s tim. To ne može biti predmet dopadanja ili ne dopadanja javnosti.

Jedan moj kolega kaže pa znate bili smo zajedno u Europskom parlamentu pa ste vidjeli kako to funkcionira. Da, ali u Europskom parlamentu zastupnici imaju po nekoliko pomoćnika i savjetnika a ovdje naši nemaju ni stola. Naši nemaju ni stola a kamoli nekoga tko će im pripremiti da prouče ovih 5 zakona do ponedjeljka i posljedice i konzekvence svakog od ovih 5 zakona. Znate. Ja nemam niti moj klub nema novaca da angažira tri pravnika i profesora sa prava ali netko tko je u sferi npr. skupljanja otpada taj ima novaca da godinu dana plati dio profesora sa pravnog fakulteta da mu pripremi jedan zakon koji će odgovarati njemu, govorim otvoreno. Ako mi nećemo jačati institut zastupnika onda dignitet nećemo zaštiti. Hvala vam puno. Prvi se za repliku javio poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Poštovani kolega krenuti ću od kraja. Dok ste govorili broj zakona koje trebamo pripremiti za ponedjeljak je sa 5 porastao na 7, tako da evo imate to u vidu. Međutim, jednu drugu stvar sam vam htio reći a to je kada govorimo o Središnjem državnom uredu za sport. Ja bih ipak zamolio da mal pričekamo sa ovim hvalospjevima i nadanjima da će taj Središnji državni ured baš u potpunosti ostvariti naše težnje i ono što želimo da doista postoje dobri razlozi da se to iz ministarstva izdvoji u središnji državni ured. Ali ovaj tekst o kojem ste vi govorili i ovaj tekst kojeg ste vi spominjali i amaterizam i sve ostalo što je navedeno kao opseg rada Središnjeg državnog ureda je doslovno izrijekom od riječi do riječi prepisano iz odredbi postojećeg Zakona o Vladi odnosno o središnjim državnim upravnim tijelima u onom dijelu u kojem je do sada to bila nadležnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. A i vi i ja znamo kako je sa istim ovim ovlastima, sa istim ovim okvirom radio ministar Šustar i što je on napravio za hrvatski sport.

Uvaženi zastupnik Milorad Pupovac, odgovor na repliku. Poštovani kolega Grbin, pa nisu ovo bili baš osobiti hvalospjevi ali za onoga tko je prije godinu i nešto dana dobio program Vlade i čitao ga i tog istoga koji je danas dobio Zakon o Vladi i čita ga, pa razlika je upravo takva da je ovaj tekst Zakona o Vladi sadržajniji nego što je on bio u onom slučaju program Vlade. I to kao zastupnik ne samo da moram priznati nego moram pohvaliti. Neovisno o tome što se možda neću sa svime složiti a kada je po srijedi ovaj element Zakona o sportu činjenica da se to izdvaja je velika stvar je je to u Ministarstvu znanosti i obrazovanja bilo tretirano kao 13-to prase. Evo ovdje je ministar Jovanović koji je tu nešto pokušao napraviti, odnosno naš kolega Jovanović, jedini, ostali su svi to tretirali otprilike kao 13-to prase. OK, središnji državni ured odgovara premijeru i premijer je neposredno odgovoran za to zajedno sa nadležnim ministrom. I to nam daje razloga da vjerujemo da će to biti ipak drugačije tretirano i uspješnije tretirano nego što je bilo do sada.

Pa evo izgleda da nam je sport malo na temi više nego inače, što je dobro. Upravo sam se javio zbog toga što ste govorili gospodine Pupovac i nabrajali zašto je sve važan sport, prije svega zbog zdravlja, pa zato molim, nisam pisao poseban amandman da se ovdje gdje se navodi što će sve radit ovaj središnji državni ured što je dobra ideja. I mi smo razmišljali o tome. Pa neka krene od početka dobro. Dakle Hrvatska je nedavno bila domaćin Europskih sveučilišnih sportskih igra i to najbolji domaćin u povijesti igara, međutim nigdje se ne navodi posebno sveučilišni sport. Ako se navodi školski onda bi se trebao navesti taksativno i sveučilišni sport kao nešto s čime će se baviti ovaj središnji ured, Državni ured za sport. I naravno istovremeno sa osnivanjem ovog ureda treba krenuti i u reformu Hrvatskog olimpijskog odbora, treba ekipirati ovaj središnji državni ured da ovo ne bude samo jedna deklarativna radnja koja za sobom neće imati i ostvarivati preduvjeta da taj ured može raditi jer će on ostati i dalje trinaesto prase samo sad neće biti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta nego će biti izdvojen. I također kad sam se već javio za riječ zamolio bi da u članku 17. ujednačite tekst jer kod djela koji se odnosi na znanosti navodite da će se baviti i provedbom nacionalnih strategija dok u području obrazovanja to ne piše.

I slijedeći zadnji koji se javio za repliku je zastupnik Tomislav Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Pupovac vi ste u svojoj raspravi dotaknuli se spajanja Ministarstva zaštite okoliša sa energetikom. Tu ste načelno izrazili pozitivan stav vezano uz to spajanje, međutim ja osobno imam oko toga dilema jer smatram da kad govorimo o tome moramo spomenuti gospodarstvo. Znate osnovna težnja gospodarstva je konkurentnost. Što više proizvoda je u jedinici vremena i da bi ona dodana vrijednost bila što veća a to se jedino može ostvariti s jeftinom energijom prije svega. I mislim da će to ministarstvo i zapravo budući ministar, svi koji budu radili doći u sukob sa samim sobom da se tako izrazim jer s jedne strane imat će težnju da se ostvari a pogotovo što će oni izrađivati energetsku strategiju, što više energije, jeftine energije a s druge strane je u pitanju zaštita okoliša koje manje-više svaka takva težnja je neprihvatljiva. Jer ako te dvije suprotstavljene strane stavimo u jedno ministarstvo mislim da onda će njegova efikasnost biti u toliko po mom mišljenju manja. Svako Ministarstvo zaštite okoliša mora pratiti procese koji se događaju ali da ono samo te procese propisuje, da ih razvija kao strategije jednostavno mislim da će biti u praksi dosta teško. Možemo ići dalje. Slijedeći klub zastupnika koji se javio za riječ je Klub zastupnika HSS-a. U ime njih predstavnik Davor Vlaović. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici.

U ovoj stanci u kontaktu sa našim sugrađanima pozdravljaju da se konstituiraju u Sabor, da se krenulo s radom i pozdravljaju da se evo i nakon 21 sat radi.

U tom kontekstu evo i ovaj set zakona daje za pravo predlagateljima da u žurnoj, hitnoj proceduri se usvoje zakoni kako bi se mogla formirati Vlada i da i Vlada krene s radom. Ali evo slažem se i sa prethodnim kolegama koji su govorili da se ipak obzirom da je ovaj set zakona bio između koalicijskih partnera usuglašen još prije 5, 6 dana mogao se makar u elektronskom obliku poslati političkim strankama pa smo se mogli kvalitetnije pripremiti za današnje rasprave. Ali evo razumijem i uvažavam da se možda još nešto dorađivalo i da smo evo tek sad dobili ovaj set zakona pred nas. U okviru djelokruga buduće Vlade i nadležnih ministarstava, smanjenje sa 20 na 19 lijepo govori ide se ka uštedama, ka smanjenju broja ministarstava. Međutim, žao mi je, meni i nama iz HSS-a što Ministarstvo obrta, malog i srednjeg poduzetništva se spaja s Ministarstvom gospodarstva. Zašto, koja je to poruka našim obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima? Znamo koliko je teška situacija u obrtništvu. I nadali su se da će kroz svoje ministarstvo, kroz mjere aktivne politike, kroz europski novac, kroz potporu središnjih državnih tijela dobiti priliku da se razvijaju. Nadam se da će i u okviru Ministarstva gospodarstva imati takav status ali čim si dio nekog većeg aglomerata moraš se boriti za svoje pozicije. Nadam se da će državni tajnik za obrtništvo u Ministarstvu gospodarstva se uspjeti izboriti da taj resor ne trpi nego da čak štoviše bude više sredstava, više mjera i poticajnih sredstava za razvoj obrtništva i poduzetništva u Hrvatskoj jer znamo da nam je to velika šansa. Također je vrlo bitno da i Vlada bude čim prije formirana jer naši građani i naši poljoprivredni proizvođači, moji u Slavoniji i Baranji ne mogu više čekati. Jer ako smo mogli sa setom zakona pomoći očuvanje i razvoj života na otocima da u zadnjem periodu raste broj stanovnika i da je povećana kvaliteta života na otocima onda ajmo konačno i pozivam Vladu buduću da donese set zakona da se i u Slavoniji i Baranji bolje živi, da više ljudi ostaje tamo i da se mladi u Slavoniji i Baranji zapošljavaju od poljoprivrede, obrtništva, poduzetništva, šumarstva, drvno prerađivačke industrije i ono o čemu smo poznati a naravno imamo šansu i kroz seoski turizam i zato evo mislim da čim prije treba Vladu formirati da ove zakone treba donijeti, ali refleksija ovih zakona i ovog ustroja će se vidjeti i kroz državni proračun jer Vlada mora biti učinkovita, efikasna ali i racionalna. Nadam se da neće biti povećanja izdvajanja sredstava poreznog novca za funkcioniranje državnih tijela. Govorili smo i u kampanji i u prijašnjim sazivima da imamo viška agencija, preko 200. Nadam se da će se i tu naći prostora za racionalizaciju i transparentnije trošenje novca. Bilo bi nekorektno da se na jednoj strani kroz rast središnjih državnih ureda, ostanak istih broja agencija, štedi na nekom drugom kraju, da se štedi na jedinicama lokalne i regionalne samouprave jer se sa zakonima koji su u najavi koji dolaze gdje se govori da će se povećati neoporezivi dio dohotka i udio poreza na dohodak koji je najizdašniji dio prihoda jedinica lokalne samouprave, kroz ograničavanje potrošnje sredstava poreznog novca za osobne dohotke na jedinicama lokalne samouprave. Znate, bit će pogođene najsiromašnije općine. Pozivam vas i nas i Vladu da o tom vodi računa kod budućih zakona i da ova Vlada bude jednako efikasna na svim područjima.

Hvala. Zahvaljujem poštovanom zastupniku i u ime samog zastupnika pojedinačnu raspravu javio se zastupnik Miro Bulj. Da imam obavezu i prema kraju iz kojega dolazim da se očitujem o ove četiri točke. Bit ću kratak zbog toga šta možemo odmah ovdje vidjeti da ima manje ministarstava, 19 ministarstava. Međutim, ako budu tajnici, uvođenjem državnih tajnika koje uvodimo, ako ne bude proizvelo efekt da se pomoćnici vremenom isključe iz toga tajnici će donijeti dobro. A bude li onako kao što je, kada je SDP dolazio na vlast, da su pomoćnike uveli da bi mogli natječaj, da bi mogli zapošljavati u biti, tu stavljati svoje pomoćnike bez natječaja neće biti dobro. Ovdje mora biti sve javno, transparentno, Vlada mora biti smanjena, državni tajnici moraju dobiti ulogu koju imaju kao što su imali i drugi službenici. Ovdje iščitajem vrlo bitne stvari, poglavito ponavljam što dolazim iz područja koji su zaboravljeni krajevi gdje nemamo više doslovno mladih ljudi zbog politika koje su se vodile mladi ljudi su iseljavali pa tako kad vidim da je ministarstvo demografije vrlo bitno i opet ću ponoviti kao što sam kazao u replici u 2015. u odnosu na 2014. 36000 stanovnika Hrvatska je imala manje. Vrlo bitno regionalni razvoj. Vrlo bitno je indeksacija pravična prema tim krajevima koji su zaboravljeni, krajevi koji su poljoprivredno dotučeni do kraja također kao i Slavonija. Ne daj Bože da se više dogode da sredstva koja su iz poljoprivrede, iz Europske unije, koja se dodjeljuju po kriterijima malim OPG-ovima da otiđu tajkunima koji su u biti osiromašili i doveli poljoprivredu na ovaj način. Iskreno evo od srca upozorajem bez obzira što sam dio većine i što ću se truditi da upozorajem na ono ako se bude dešavalo kao što se dešavalo sa Ministarstvom poljoprivrede za vrijeme bivših vlasti. Vidimo vrlo bitan je segment održivi razvoj, što znači održivi razvoj je dio ako gledamo da je energetika pripojila se, znači Ministarstvu okoliša. Ne vidim razloga da hrvatski građani više ikada zbog nečijih grešaka, naših prirodnih potencijala i resursa stranim vlasnicima plaćaju skuplju struju. More ih bit sram onih koji upozoravaju nas, a naše građane su u biti prisilili da plaćaju struju stranim vlasnicima koji koriste naše prirodne resurse i zbog njih će biti poskupljenje struje, ali isključivo iz džepa naših građana. Ako takav bude, zbog toga je dobro što je u Ministarstvu okoliša i da se ne koriste razno razni načini korištenja energija koji nisu prirodno prihvatljive. Šport je vrlo bitan za mladost, za ljude koji se žele baviti tim aktivnostima, ali nemaju svi iste mogućnost kao što je u Zagrebu. Nije, ima sela pod Svilajom, pod Dinarom, u Ravnim kotarima, u zaleđu Šibenika, u Lici djeca nemaju ne igralište, ne parket nego nemaju doslovno uvjeta da se bave bilo kakvim sportom. Žalosno je da u Hrvatskoj više navijačke skupine upozoravaju one koje koriste proračunski novac da se zakon, da ti ne poštivaju zakon. Apsolutno ću na to biti glasan i jasan, zato sam se i javio na pojedinačnu raspravu i na tome ću inzistirati. Smatram da smanjenje ministarstava je dobro na ovaj način, a poglavito je dobro šta moramo sačuvati našu demografiju, šta moramo okoliš, energetiku, zaštitu nacionalnih interesa isključivo. O tome trebamo voditi brigu. To su vrlo bitne stvari, naši prirodni resursi Jadransko more, da se više ne bi slučajno u istraživanjima, bušenjima našega Jadrana ugrožavao okoliš, a da bi rezultate koristio tko zna tko, netko drugi a ne da ne budu vlasnici rezultata naša država.

Prvi se javio zastupnik Peđa Grbin, povreda Poslovnika. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Bulj. Valjda ćete mi dopustiti toliko. Dakle počet ću od početka. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolega Bulj. U govoru kolege Bulja povrijeđen je članak 238. Poslovnika, a vi ste gospodine predsjedniče povrijedili članak 239. Naime, u svojoj uvodnoj riječi rekli ste da ćete sjednice voditi nepristrano, objektivno i u skladu s procedurom. Kako se gospodin Bulj od teme rasprave udaljio najmanje u onoj mjeri u kojoj je to učinio kolega Pernar prije njega, vi ste trebali biti konzistentni, vi ste trebali biti nepristrani i objektivni i kolegi Bulju izreći opomenu. Hvala. Zahvaljujem.

Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Lacković. Izvolite. Ovo što je rekao kolega Grbin dakle ne možemo voditi na ovaj način diskusiju, udaljava se od točke dnevnog reda. U pravu je da je to bilo na tragu onoga što je izrečeno gospodinu Pernaru. Dakle, vjetroelektrane organizacija javne uprave ono o čemu je mandata govorio bila je efikasnost i potrebe efikasnosti za organiziranje i onda imamo ruralni razvoj, dakle ovo je van konteksta i ovo je gubljenje vremena, a ne vođenje konstruktivne rasprave.

Uvaženi kolega vi apsolutno u nijednom izrečenom stavu niste demantirali. Ovdje se govori o ustrojstvu koliko mi je poznato ustrojstvo vlade, energetika i okoliš su zajedno i apsolutno imam pravo tome komentirati. Niti jednom riječju se nisam udaljio od te teme. Možda je vama teško što ste niste prijavili, ali drugi puta ste prijavite, pripremite se imate uz vas ljude koji su puno iskusniji koji su u proteklom mandatu bili sa mnom pa vam mogu kazati kako se to radi. Apsolutno vi ste u ovom slučaju prekršili Poslovnik, ali evo predsjednik pošto mu je prvi dan neću to zamjeriti, a drugi put hoću. Zamolio bih poštovanu zastupnicu Anku Mrak Taritaš za repliku. Hvala lijepo. Ja bih se malo osvrnula na onaj dio rasprave kolege zastupnika Bulja kada je govorio o sportu. Sport je dosta vremena večeras ovdje bio bez obzira da li je bilo sa govornice ili sa mjesta. No međutim, osnivanjem ureda bez promjena brdo promjena koje treba biti nećemo napraviti ništa i to ja vjerujem da smo svi u ovoj sabornici svjesni. Svima je bilo puno srce kada je Hrvatska osvojila ovu veliku količinu medalja na proteklim Olimpijskim igrama u Riu, a ja moram priznati da ovo govorim sa aspekta netko tko je bio predsjednik Hrvatskog jedriličarskog saveza koji je osvojio tri zlatne medalje i vjerujte za te tri zlatne medalje koje je osvojilo tri dečka koji su '86. godište iza njih stoji 17 godina rada.

Dakle mi vidimo vrhunski sport i vrhunski sport i sportaše koji od tog sporta ne mogu živjeti jer oni od tog sporta u koji su utkali cijeli svoj život ne mogu živjet. Mi to vidimo ali treba vidjeti bazu.

Odgovor na repliku zastupnik Bulj. Uvažena kolegice, složio bih se što se tiče vrhunskoga sporta da bi i tu trebalo u određenim jel u nogomet se ulažu velika sredstva, netransparentno se troše poglavito to je poznata činjenica jer činjenica ne poštiva zakon apsolutno da i sam Hrvatski nogometni savez u tom vrhunskom sportu ne poštiva zakon … transparentno. Ali brojni sportovi koji vrhunske rezultate ostvaruju stvarno i tu ste u pravu, ne ulaže se dovoljno sredstava. Međutim, ovim zakonom se regulira još veća nepravda, a to sam napomenuo, još veća nepravda, a to su područja gdje djeca nemaju velebnih dvorana kao što je za vrijeme nekad vlasti prije za rukometne dvorane koje su rađene, milijarde su uložene, milijarde se danas gube, a djeca u 90% hrvatskih krajeva osim u urbanim krajevima nemaju doslovno, ne znaju kako izgleda parket sportske dvorane, kako izgleda igralište, koš i o tome treba voditi brigu da svako dijete ima iste uvjete u RH i u sportu tako i u drugim uvjetima.

Zahvaljujem se zastupniku Bulju. Ali prije zaključenja rasprave želi li predlagatelj dati završnu riječ? Pozivam zastupnika Plenkovića da da svoje mišljenje. Zahvaljujem predsjedniku Hrvatskog sabora na ukazanoj prigodi da se još jednom osvrnem na raspravu koju smo upravo održali o paketu zakona koje sam uvodno predstavio. Također zahvaljujem predstavnicima svih klubova koji su uzeli riječ i na konstruktivnim idejama za poboljšanje određenih aspekata ovih zakona koji su pred nama danas. Najprije čini mi se da je jedno poštovanje koje je oporba danas pokazala prema prijedlogu vladajuće većine da na sebi svojstven i primjeren način reorganizira u određenoj mjeri sustav državne uprave a osobito djelokrug rada pojedinih ministarstava, jedna dobra praksa i uvažava činjenicu da svatko od nas želi pridonijeti funkcioniranju državne uprave i Vlade na najbolji mogući način temeljem svih iskustava koje smo u proteklih 25, 26 godina svi zajedno ovdje imali. Nekoliko komentara, prvo o bujanju administracije. Mislim da je, očito je da je danas da je većina zastupnika koji su uzeli riječ a vjerojatno i onih koji nisu pozdravila izdvajanje športa iz postojećeg sustava u Ministarstvo za na poseban Središnji državni ured. Mislim da je to važna politička poruka, da je to poticaj svima koji se u Hrvatskoj bave športom, koji ga žele unaprijediti, koji žele ne samo da vrhunski sportaši promiču Hrvatsku diljem svijeta, da šport potiče naše mlade da stječu ona ključna iskustva timskoga rada, konkurentnosti zdravog života od najranije dobi pa do vrhunskih rezultata nego i da sve one probleme koje trenutno imamo u hrvatskom športu pokušamo riješiti kroz ured koji će biti u ingerenciji kao što je bilo kazano u raspravi i predsjednika Vlade na učinkovit način i da sve probleme koji su tu zajedničkim snagama pa i kroz raspravu u ovom Hrvatskom saboru pokušamo učiniti manje problematičnima i pronaći rješenja. Druga teza o bujanju administracije, vi ste se dobro prisjetili da je bilo preko 60-ak državnih tajnika u onoj Vladi do konca 2011. Međutim isto tako treba se prisjetiti da u to vrijeme nisu postojali pomoćnici ministara, postojali su ravnatelji, ti ravnatelji birani su na javnim natječajima, većina od njih bila je tada imenovana iz reda državnih službenika. Nije naša namjera imenovati pretjerano veliki broj državnih tajnika u ministarstvima i na taj način duplirati ili triplicirati čak broj aktualnih zamjenika, naprotiv. Riječ je o pokušaju da oni koji budu u vrhu ministarstava svoje nadležnosti obavljaju na temelju precizno definiranih zadaća, dakle kvalitetnija i funkcionalnija uprava na samom čelu ministarstava. Kada je riječ o komentaru da li smo radili procjene učinka, bilo da je to financijskog učinka ili općenito procjenu regulatornog učinka ja sam baš u to doba kada sam bio državni tajnik u tadašnjem sazivu Hrvatskoga sabora i branio Zakon o procjeni učinka propisa. U ovom trenutku mi smo naravno konzultirali i Ured za zakonodavstvo i Ministarstvo financija i iznaći će se financijska sredstva za eventualne financijske posljedice ovih zakona, one neće biti pretjerano visoke za ukupni kontekst državnog proračuna i o tome također trebamo voditi računa. Kada je je riječ o povezivanju zakona o pravima državnih dužnosnika i Zakona o sprječavanju sukoba interesa tu smo suglasni, potrebno je uskladiti ove izmjene pa na sličan način popraviti i određene članke tog zakona, mislim da bi to bilo dobro i ja uvažavam vašu sugestiju. Možda to nismo napravili u ovom paketu ali to možemo napraviti kao Vlada u jednom od idućih prigoda kada za to dođe vrijeme i kada ćemo nastojati uskladiti ove odredbe. Kada je riječ o odluci Ustavnog suda, zabrani retroaktivnosti, ja sam to rekao u svom uvodnom izlaganju, naravno da nam je poznata ta odluka. Međutim, ovdje smo se vodili prije svega smislom i svrhom ovog zakona. Dakle ukoliko bismo ostavili odredbe zakona na način da nema one rečenice koja govori iznimno da se neće primijeniti na zastupnike 9. saziva Hrvatskoga sabora onda bismo u političkom smislu sami sebi napravili medvjeđu uslugu. Zbog toga ta iznimka i jest ovdje i preuzimamo rizik kao što ste ga i vi svojedobno preuzeli da Ustavni sud ne bude suglasan sa ovom našom vrlo jasno definiranom i unaprijed identificiranom političkom odlukom, da na odgovarajući način reguliramo nedostatak koji smo uočili. Kada je riječ o činjenici da smo otvoreni za kvalitetne sugestije, Klub Hrvatske demokratske zajednice uvažio je sugestiju zastupnika Jovanovića te smo pripremili amandman koji se odnosi na prijedlog zakona br. 1. Pa bismo tako u članku 24. stavak 1. nakon riječi: „školskog športa“ dodali riječ: „sveučilišnog sporta“ I cijenim ovu vašu sugestiju, mislim da ona nadopunjuje niz aspekata koji su definirani u prijedlogu zakona. Ujedno unatoč kvalitetnim sugestijama zajedničke sjednice Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav i Poslovnik gdje također prihvaćamo niz nomotehničkih sugestija uočena je još jedna do koje je očito došlo tehničkom pogreškom pa bih ja sada ovdje izvijestio da bismo predložili još jedan amandman na prijedlog zakona br. 4. koji se odnosi na članak 3., stavak 3. te bismo izbrisali dosadašnji stavak 2. koji se briše i na taj način izbjegli bilo kakve nedoumice. Ispričavam se što je to sve ovako u kratkom roku, ali to je u kontekstu ukupnih priprema za ovu sjednicu konstituirajuću Hrvatskog sabora u ovom trenutku pokušaj da očistimo sve ono što smatramo da bi bilo kontradiktorno. Ja se zahvaljujem svima na raspravi. Mislim da je ona bila konstruktivna i pokazala jedan duh uvažavanja pa i želje da i u ovoj inicijalnoj fazi pokažemo određene smjernice budućega programa. Imati ćemo prigodu za to vrlo skoro kada ćete vidjeti da nema nikakve namjere o povećanju administracije, povećanju troškova već je ključna misao i racionalizacija i veća učinkovitost i depolitizacija i profesionalizacija državne uprave. To će biti ona načela na kojima će se temeljit rad brojnih državnih službenika koji su uključeni u rad Vlade i državnih upravnih organizacija a sa ovakvim ustrojstvom mislim da što je najvažnije da reflektiramo prioritete budućeg rada Vlade. Zbog toga ovdje jesu spomenuti u novom ministarstvu i demografija i obitelj i mladi. I to je bio između ostalog jedan od glavnih aspekata našeg izbornog programa ali i programa brojnih drugih stranaka te vjerujem da ćemo naći zajednički jezik i kada bude riječ o budućim zakonskim prijedlozima iz nadležnosti ovoga ministarstva. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vama. Zaključujem raspravu. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici prelazimo na glasovanje o raspravljenim točkama. Molim uključite se radi provjere kvoruma.

Utvrđujem da imamo kvorum i da možemo donositi pravovaljane odluke. Prvi zakon i konačni prijedlog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.1. Predlagatelj akata su 67 zastupnika temeljem članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Rasprava je zaključena. Tijekom rasprave predlagatelj je podnio amandman koji sukladno članku 202. postaje sastavni dio prijedloga zakona. Naglašavam da je za donošenje ovog zakona potrebna natpolovična većina svih zastupnika, 76, članak 252. Poslovnika. Dajem na glasovanje konačni prijedlog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Molim uključite se glasujemo.

Utvrđujem da je većinom glasova 90 glasova za, niti jedan protiv, 35 suzdržanih donesen Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.